Místo toho tady pouze zazněly obecné floskule, analogické s tím, a samozřejmě beru, že to sociální demokracii kdysi vyhrálo volby zrušíme třicetikorunový poplatek ve zdravotnictví a ono to bude výborné. Dneska těžce tyto peníze chybějí a pak se hledají nástroje a zbytečně zase na některé jiné věci se peněz nedostává, jak jste tady ukázali v předchozím bodě například pro obce. V logice věci, toho, jak si vládní koalice prohlasovala obrání obcí o peníze, které jim příslušejí, tak se domnívám, že jste měli tento bod stáhnout a říci současně: jestliže nevracíme obcím peníze nebo nevracíme se k předchozí legislativní úpravě, co se týká daní pro obce, tak nebudeme rušit ani druhý důchodový pilíř.

Takto se chovala předchozí vláda, takto se nechováte vy. Bohužel přes mnohé výzvy, podobně jako je to i u jiných zákonů, nezaznělo tady od premiéra této země, kdy koalice přijde s nějakým systémem, nebo s opravou, rozšířením a podobně, penzijního systému.

Velice kvituji, že z úst pana kolegy Zavadila při té příležitosti na rozpočtovém výboru zazněla ale i jedna zajímavá věc, na kterou jsem tady upozorňoval před časem, že se něco děje a že lidé odcházejí ze systému i z toho třetího pilíře. A nejsou to malá čísla.

Riziko vidím v tom, že vy svými vystoupeními, a teď myslím zejména sociální demokracii, jste hluboce do lidí zaseli nedůvěru vůbec v systém spoření na penzi ve fondech. To považuji za obrovský problém. A možná, možná, neznám přesnější analýzu, že to mohl být jeden z těch důvodů proč. Jak to vidím, tak odpovědi od této vlády, od pana premiéra, kterému už ani nestojí za to tady zůstat do 14. hodiny u této záležitosti, na jasné slovo, kdy vládní koalice předloží novelu zákona o penzijním spoření, se nedočkáme. Děkuji za pozornost.

Pan předseda Kalousek, prosím.

Z toho důvodu o něm dám hlasovat bez rozpravy.

Všechny vás ještě odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, abychom o tomto bodu jednali a hlasovali i po 14. hodině. Kdo je proti tomuto návrhu? Pro návrh 118, proti 2. Tento návrh byl přijat. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji za slovo. Na své 27. schůzi dne 2. září 2015 rozpočtový výbor doporučil schválit tento zákon bez připomínek a to znamená jedno hlasování o zákonu jako celku. Dobře, děkuji.